33.

Připomínám, že na projednávání tohoto tisku podle § 90 odst. 2 bylo vzneseno veto dvěma poslaneckými kluby ANO 2011 a SPD. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Robert Králíček.

Ptám se, zda chce pan poslanec pokračovat? Má zájem, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Nebudu vám ji úplně opakovat, spíše shrnu, co jsem řekl.

Vládě byl předložený se šesti zásadními rozpory.

Takto významná transformace si žádá, aby proces byl nastaven tak, že bude ze strany státu zajištěno kontinuální poskytování služeb občanům tak, aby veřejnost nebyla zamýšleným převodem agend nijak dotčena. Celý proces by se měl rozhodně etapizovat, což by poskytlo dostatečný čas na důslednou analýzu, zajištění zdrojů a řádný legislativní proces, ale taky by to zajistilo hladký chod digitalizace na přelomu roku, kdy mělo dojít k masivnímu rozšíření datových schránek. A o tom velmi málo mluvíme, protože od příštího roku budou mít všechny právnické subjekty povinnost zřídit si datové schránky, komunikovat prostřednictvím datových schránek, a tady je tady je potřeba osvěta, protože podnikatelské odbory jako takové už se nám bouří, žádají nás, abychom odložili účinnost toho zavedení a povinnosti datových schránek, protože říkají: My nejsme připraveni.

A co se velmi často u datových schránek stává, že občan anebo taky podnikatel sice má datovou schránku, nicméně stát jako takový či jím zřízené organizace vlastně ani nezjistí, že tu schránku má, a komunikuji s ním standardním způsobem. Mně se tohle stalo například u Policie České republiky, kde po mně chtěli, abych si něco vyzvedl, a já jim říkám: A nešlo by to poslat do datové schránky? Tak tady se podívejme, kde jsou mezery, protože na jednu stranu za stát chceme po lidech, aby měli datové schránky, aby se efektivně komunikovalo, na druhou stranu stát komunikovat neumí.